Děkuji za slovo.

Děkuji. Já děkuji a nyní otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím, máte slovo.

I já děkuji. Dále prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného s přednostním právem pana poslance Laudáta a připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já tady za TOP 09 dneska chci říct jedno. Máme se rozhodovat mezi zákonem špatným a ještě horším. Senát mírně novelu zákona vylepšil, nicméně prostě pro nás jak ten původní návrh, kde jsme hlasovali proti, tak i senátní verze je nepřijatelná.

Co se týká vlastního přístupu.

Protože to už tady o tom budeme zasedat permanentně, pokud tedy bude legislativní smršť ze strany vládní koalice. Ona zaplať pánbůh ještě zase velká smršť nebyla, byť už tam budou za chvíli sedět pánové a dámy celý rok. Myslím si, že to o něčem vypovídá. Tady vidíte přesně skutečnou legislativní kvalitu Ministerstva financí. Mediálně se nic neděje, jako kdyby tam pan Prachař téměř rok neseděl. My jsme byli v minulém volebním období ze strany opozice a zejména sociální demokracie velice tvrdě napadáni, když v roce 2011 ve snaze čelit krizi, která se navyšovala, zvětšovala každým dnem, každou hodinou, jsme chtěli ucpat díry, kterými teklo do příjmů do rozpočtu České republiky.

Já poprosím kolegy a kolegyně, aby opravdu ztišili své hlasy. Pokud máte co k vyřizování, učiňte tak v předsálí, ať nemusíme pořád řečníky přerušovat a můžeme plynule pokračovat v projednávání.

O těchto návrzích zákonů nebylo a neproběhlo žádné jednání s vládními stranami s Českou stranou sociálně demokratickou. My jsme přesvědčeni jako sociální demokraté, že takto závažné změny v klíčových veřejných systémech v naší zemí by měly probíhat v diskusi.